Jsme ve třetím čtení a připomínám, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 16. prosince, a to do pátku 18. prosince, tedy do dnes do devíti hodin. Byl přerušen uvnitř rozpravy.

Momentálně nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy a ptám se, kdo se do rozpravy ve třetím čtení ještě hlásí.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem se zeptat vzhledem k tomu, že ve středu proběhla celá řada přestávek na poradu klubů, tak jsem chtěl poprosit iniciátory těchto přestávek, jestli by nás mohli seznámit se závěry těchto jednání, abychom tušili, co se za ty dvě hodiny, až dohlasujeme těch 120 pozměňovacích návrhů, stane.

Všichni z pracovních důvodů na celý jednací den. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, budu velmi stručná. Já už nebudu reagovat na různá vystoupení v rámci rozpravy, protože jsem na všechna reagovala v rámci prvního čtení. Nebylo tam nic nového, co by nebylo řečeno v rámci prvního čtení, takže nebudu ty argumenty znovu opakovat. Jen bych chtěla před ukončením, nebo již je ukončená rozprava, ale před zahájením hlasování bych chtěla znovu apelovat na všechny poslankyně a poslance, aby uvážili svá rozhodnutí, aby skutečně zvážili, zda je dobrá cesta takzvaného rozpočtového provizoria.

Tím tady někdo říká: Učitelé, není problém, že se vám nezvýší platy.

Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru dnešního hlasování.

Jsou tři, můj návrh je, abychom o všech hlasovali najednou. To od čísla 1 s tím, že po prohlasování těchto pozměňovacích návrhů by se mělo hlasovat o návrhu zákona jako celku. Budeli tento návrh přijat, budeme pokračovat doprovodnými usneseními. Ano. Má někdo výhradu k proceduře? Ptám se, kdo je pro tuto proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 181, přihlášen 101 poslanec. Pro 98, proti nikdo. Procedura byla schválena.